Děkuji. Děkuji za slovo.

Jsem přesvědčen o tom, že kolegyně Jírovcová mluví z praxe.

Vy tomu vůbec... vy jste úplně mimo realitu!

Musí v tom být také cíl vychovat ve společnosti lidi, kteří budou pro tu společnost něco dělat. Děkuji. Prosím, máte slovo.

Pan poslanec Aleš Juchelka a poté paní poslankyně Válková, faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

My tady řešíme transformaci dětských domovů do tří let na zařízení, na centra komplexní péče.

Chci podpořit všechny ty pečující, kteří třeba nejsou biologickými rodiči těchto dětí a jsou opravdu přechodnými nebo dlouhodobými pěstouny, mají takovéto těžké případy doma a znám je, mají tam i ve čtvrtém stupni postižení, že se jednoduše o ně starají. Je to obrovská lež.

V žádném případě. Tento návrh zákona je tu od toho, aby zavedl centra komplexní péče a umožnil legislativně dodýchat to, co už dávno některé dětské domovy do tří let dělají. Paní poslankyně Helena Válková, připraví se pan poslanec Čižinský.

Ano, děkuji.

Pokud ano, tak je mi to velmi líto, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo.

Velmi oceňovali právě přijetí této novely. Je to výbor pro ochranu práva dítěte na úrovni OSN. To je také špatně, paní Aulická Jírovcová, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo?

Pokračujeme ve faktických poznámkách. Prosím, máte slovo. Díky za slovo. Paní poslankyně, i když budete ještě víc křičet, nebudete mít pravdu.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já tady, vaším prostřednictvím, tady ke kolegyni. Fakt kdo si myslíte, že jste?

Vážená paní kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího, v OSN je dnešní dobou špatně úplně všechno. Ti nám tam hlídají lidská práva. My to víme, všichni to vědí. Globální organizace vedou svět jedním směrem, jedním jediným směrem: k destrukci základních tradičních rodinných hodnot, k rozpadu rodiny, k obchodování s dětmi, k tomu, aby se lidé štvali jeden proti druhému.